150.

Prosím, máte slovo ještě před otevřením rozpravy. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi jenom krátce zrekapitulovat otázky spojené s tímto tiskem. Stanoví se nové povinnosti těchto politických subjektů, zejména povinnost používat ke svému financování tzv. transparentní bankovní účet, povinnost vést podrobnější přehled příjmů a výdajů ve výročních finančních zprávách nebo je také navrženo nastavení finančního limitu na dary od fyzických a právnických osob. Dovolte mi jen, abych se dotkl návrhu garančního výboru. Podle mého názoru k tomu není důvod. Diskuse o návrhu zákona v Poslanecké sněmovně probíhá již tři čtvrtě roku a není zapotřebí z našeho pohledu si vyhradit další čas na tuto debatu.

S přednostním právem pan zpravodaj, potom pan poslanec Plíšek. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, kontrolní výbor opravdu mimo doporučení Poslanecké sněmovně o postupu hlasování a přijetí stanovisek k jednotlivým pozměňovacím návrhům přijal usnesení, ve kterém podává návrh Poslanecké sněmovně na opakování druhého čtení.

Takže proto jsme doporučili nebo podali návrh na opakování druhého čtení.

Prosím pana poslance Plíška.

Já jsem své výhrady ústavněprávní ale i věcné i z hlediska toho, že to nebude nezávislý úřad, ale že bude politicky obsazován, tady zmínil.

Druhý návrh, který jsem předložil, je zrušení zakotvení tzv. politických institutů, které mají být navíc financovány z kapes daňových poplatníků, tedy ze státního rozpočtu. Je velké nebezpečí, že prostřednictvím těchto politických institutů budou spíše financovány volební kampaně politických stran. Takže i z tohoto důvodu navrhuji vypuštění politických institutů a jejich financování. A s ohledem na to, co jsem navrhl v předchozím tisku, se také připojuji k návrhu na opakování druhého čtení u tohoto návrhu zákona.